Myslím si, že to nemůžeme přejít mlčením a dělat, že se nic nestalo.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi, že mně umožnil vystoupit. Chtěl bych zareagovat na vystoupení pana předsedy klubu ODS a říci, že to, co se stalo, pokládám za naprosto bezprecedentní.

Všichni si pamatujete na kauzu, kdy naše kolegyně byla v podobné situaci a já jako předseda Sněmovny a někteří další jsme byli atakováni novináři, jak to je s jejím vydáním, resp. s žádostí o její vydání, a my jsme museli říkat: my o ničem nevíme. Protože oficiálně v Poslanecké sněmovně neleželo vůbec nic. Já jsem poté dopisem požádal pana policejního prezidenta, aby se takováto věc neopakovala. Po pár měsících jsem zjistil až z telefonátu paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru, kdy mě odkazovala na tiskovou zprávu policie, že policie žádá o stažení žádosti o vydání a ani se neobtěžuje předtím, než uspořádá tiskovou konferenci, informovat předsedu Poslanecké sněmovny a celý tento ctěný orgán. Já to pokládám za skandální, pokládám to za porušení dohody, kterou jsme učinili s panem policejním prezidentem, a prosím pana ministra vnitra, pokud možno, aby o tomto minimálně mém stanovisku informoval příslušné orgány policie. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

To je ten důvod, žádný jiný. Jsem přesvědčen, že v případě tunelu Blanka nic takového neexistuje, že tam probíhají nějaké arbitráže, probíhají nějaká podání, máme tady standardní instituce, kterým nemám žádný důvod nevěřit. Jestli má něco prověřit policie, jestli má něco prověřit státní zastupitelství, tak ať to prověří. Ale neexistuje jediný důvod, proč by se tím měla zabývat Poslanecká sněmovna, kromě neschopnosti současné primátorky. To jsou prostředky Zastupitelstva hlavního města Prahy, které má svůj kontrolní výbor. Ten kontrolní výbor to má kontrolovat.

Parlamentní vyšetřovací komise je skutečně výjimečný institut, který máme zřizovat v jasně daných situacích ve veřejném zájmu.

Bude to služba ve veřejném zájmu, ale určitě to není zřízení parlamentní vyšetřovací komise. My jsme se dohodli s panem kolegou Stanjurou, že tento návrh nebudeme vetovat. Nebudeme ho vetovat z toho důvodu, že pevně věříme, že s výjimkou klubu ANO 2011 jsou všechny ostatní poslanecké kluby příčetné, a že vám tedy tento návrh bude zamítnut.

Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, přeji hezký dobrý den a předesílám, že o mé příčetnosti může rozhodnout výhradně příslušný atestovaný lékař. Zrovna tak o příčetnosti každého jiného. Co tím chci říci?

Jsem přesvědčen o tom, že jde o veřejné prostředky, které se do rozpočtu hlavního města Prahy dostávají na základě zákona o rozpočtovém určení daní, tzn. jdou z centrálních peněz, byť zprostředkovaně, ale to je celkem jedno, jak to vlastně je. Důležité je, že je určité možná důvodné, možná méně důvodné, ale přece jenom podezření, že zde šlo a možná ještě jde o šlendrián, a to mluvím velmi jemně, v zacházení s veřejnými prostředky.

Poslanecký klub KSČM návrh na zřízení komise navzdory vaší diagnóze, pane předsedo Kalousku, podpoří. Děkuji za pozornost. Dále znovu s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Nechci zdržovat, dámy a pánové, jenom mi dovolte jednu krátkou větu. Věřím tomu, že i s kolegou Kalouskem prostřednictvím pana předsedajícího se shodneme na tom, že tunel Blanka je poměrně velký tunel. Dlouhý a velký. To je všechno.

Ale to, co mi chybí ve vašem zdůvodnění, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, je ono podezření, že standardní instituce nekonají, tak jak mají.